Děkuji paní poslankyni Kovářové. Tady často zaznívají slova: Toto trvá dvaapůl roku, ANO vyhrálo volby, všichni věděli, že Andrej Babiš je vlastníkem Agrofertu. Ano, to je pravda.

To přece nikdo nevěděl! A musím říct, že všichni jsme tím velmi znepokojeni. A znepokojeni byste s tím měli být především vy a především vy, koaliční partneři ANO. Takováto situace tady nebyla a na takovouto změněnou situaci je potřeba reagovat. Nebo vám to opravdu nevadí?

Děkuji za slovo, pane předsedající.

To, jak jste napadl pana kolegu Plíška, když jste řekl, že to jsou jeho marketingové nebo TOP 09 marketingové metody, jak tady vystupuje. Musím říct, že vzhledem k tomu, že jste sám uznal, že tady střet zájmů je, tak já bych od slušného ministra vlády očekával, že tedy v tak vážné věci, jako je střet zájmů, řekne: fajn, ten zákon nebo pozměňovací návrh má technické nedostatky, pojďme o něm diskutovat v dalším kole nebo při dalších zákonech. Já si myslím, že to je projevem nejnižších pudů, kdy je střet zájmů mezi zájmem této země a úkolem poslance a zájmem politickým. Nezlobte se na mě, ale musel jsem tuto věc konstatovat. Prosím, pane předsedo.

Já jsem tady před několika dny přesnými citacemi jednoznačně usvědčil, že zejména pan předseda Kalousek z tohoto místa říká nepravdy, a kdybych měl dostatek času, tak to můžu doložit i v tomto případě. Sociální demokraté a například já osobně v úterý na tiskové konferenci po jednání našeho poslaneckého klubu na přímý dotaz, jestli budeme podporovat pozměňovací návrh pana poslance Plíška v tomto zákoně, jsem odpověděl, a je to na záznamu, že o tom bude poslanecký klub jednat, ale pokud chtějí znát moje osobní stanovisko, tak já pro to hlasovat nebudu a tento postoj budu doporučovat poslancům našeho klubu. Podobně se vyjadřovali i další sociální demokraté. A vy teď říkáte, že jsme změnili nějaký postoj a že jsme se bili v prsa. Prostě to není pravda. Děkuji panu předsedovi Sklenákovi. Nyní pan předseda Schwarzenberg. Prosím, pane předsedo.

Není to pravda.

Ale jenom připomínám, že takové doby byly. S další faktickou poznámkou pan poslanec Chvojka, po něm pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Kalousek.

Samozřejmě chápu, že pan kolega Plíšek, který ten návrh prosazuje a podporuje, říká něco jiného, že není v rozporu s evropskými pravidly.

Další faktická poznámka pan poslanec Foldyna, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Mihola. Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím oponovat tomu, jestli se sociální demokracie podělala.

To je tak všechno. Děkuji panu poslanci Foldynovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan předseda Mihola, po něm pan premiér.